Myslím si, že je potřeba si uvědomit několik věcí. Elektronický recept se používá ve zdravotnictví minimálně patnáct let, v nemocnicích, ve kterých já pracuji, se používá od deseti do dvanácti let.

Druhá věc. Poté co ten recept v tomto programu napíše, tak ten recept stejně musí vytisknout.

To prostě je reálný problém. Zdravotnická zařízení a lékaři se samozřejmě snaží elektronický recept využívat.

S elektronickým receptem všechno funguje tak, že lékárník se musí zalogovat do počítačového systému, tam se mi objeví jedna jediná položka z jednoho z těch receptů, tuto položku vyzvedne, pak si načte druhou položku, pak si načte třetí atd., což výrazně zpomalí vydávání těch léků a zpomaluje vydávání těch léků.

Je samozřejmě velký problém, že část léků prostě vůbec nejde pomocí elektronického receptu napsat.

A já bych velmi rád slyšel, jestli bude nějaký dopad této směrnice na elektronický recept.

Za deset let ani jedna z těch věcí není k dispozici. Jednak bych velmi rád dostal k dispozici vyhodnocení toho pilotního projektu, který před devíti lety SÚKL organizoval.

Stejně tak tedy nejsou to ty důvody, které tady byly zmíněny panem ministrem, nejsou to ty důvody komunikace lékaře, SÚKLu a řekněme registrace, ale jsou to důvody, které jsou dány programem, softwarem, tím, že některé věci nemohou být předepsány, tím, že ten program nefunguje dobře.